Děkuji.

Pan předseda Michálek. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré ráno.

Takže těmito body bychom dnes zahájili schůzi jako první a druhý bod.

Dále navrhuji ve čtvrtek 8. 7. po písemných interpelacích pevně zařadit bod 539, Informace vlády o dalším postupu pandemické pohotovosti v České republice, a to vzhledem k tomu, že návrh na zrušení stavu pandemické pohotovosti nebyl předložen jako návrh skupiny 40 poslanců, aspoň tady o tom nebyla zmínka, takže nejsou splněny podmínky pro jeho projednání podle pandemického zákona. V rámci tohoto bodu Informace vlády o dalším postupu pandemické pohotovosti v České republice bych chtěl požádat, abychom se, pokud projde, domluvili tak, že za každý klub vystoupí jeden řečník, tak aby se v rámci toho časového prostoru, který je tam k dispozici, dostalo na všechny poslanecké kluby. Děkuji za pozornost.

Takže tak, jak ho přednesl pan místopředseda Okamura, je v tuto chvíli nehlasovatelný.

Dobře, Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Všem kolegům se omlouvám, byla mi doručena dohoda, takže svůj návrh na pevné zařazení těch senátních vratek stahuji. Děkuji. Ještě k návrhu pana předsedy Michálka: vy jste navrhl něco zařadit za bod úpravy hlasování, ale předpokládejme, že tam bude zařazen potom ten druhý bod ve zkráceném jednání, ty vakcíny. Prosím, vy jste se hlásil taky na doplnění?

A případně, pokud by tento návrh neprošel, tak po té druhé legislativní nouzi.

Pan předseda Michálek mě předběhl.

Je to jeden z těch zákonů vrácených Senátem. Potom jako řídící to zřejmě nechám hlasovat jeden návrh po druhém, takže ten svůj až třetí.

Děkuji, pane předsedající.

A vzhledem k tomu, že nás čekají prázdniny, nebude jednat většinu prázdnin Poslanecká sněmovna, pokud nebudou mimořádné schůze, tak bych byl velmi rád, kdybychom mohli tato pravidla tady prodiskutovat, dostali jasné odpovědi na ty otázky, jasné zdůvodnění toho, proč je nutné nebo není nutné, aby dál trval pandemický stav, a tím pádem platil pandemický zákon, dostali odpovědi na to, že Ministerstvo zdravotnictví je schopno dneska a připraveno jak odborně, tak mentálně vydávat předpisy a pravidla, která budou v souladu se zákonem, a dostali jasnou informaci o rozboru zvyšujícího se počtu pozitivních, kolik z těch pozitivně testovaných má vážnější průběh onemocnění, kolik je hospitalizovaných, jasnou informaci o tom, jaká je struktura těchto pacientů, kolik procent má jakou mutaci. Doufám, že všichni jsou trasováni, všichni jsou sekvenováni.